Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Bude představena procedura hlasování o státním rozpočtu, ať dobře víte, o čem se bude hlasovat. Procedura je naprosto jednoduchá. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených v usnesení rozpočtového výboru, a to po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které byly předneseny na druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny. Tím bychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy a hlasovali bychom o návrhu usnesení k vládnímu návrhu zákona jako celku.

Má někdo k navrženému postupu připomínku? Připomínku nevidím, v tom případě bych dal hlasovat, abychom odsouhlasili navržený postup při hlasování o státním rozpočtu.

Konstatuji, že s tímto postupem byl vysloven souhlas. A já nyní otevírám rozpravu k tomuto bodu. První požádám o vystoupení paní poslankyni Černochovou a připraví se pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Grospič. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás ještě jednou požádala o podporu svých pozměňovacích návrhů, a to aby Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh, ve kterém zvyšujeme výdaje Ministerstva obrany v příštím roce o 10 miliard korun. Co mě k tomuto návrhu vedlo, jsem vám poměrně podrobně říkala při druhém čtení projednávání státního rozpočtu.

Proto jsem velmi nemile překvapena z toho, že včera jsem se z tiskové konference dozvěděla, že výdaje na obranu nejsou prioritou této vlády.

Prima, nemám žádný problém s tím, abychom platili lépe pedagogy, ale asi si jsme všichni vědomi situace... Já vám, paní kolegyně, opět zjednám pořádek. Poprosím kolegy a kolegyně v sále, jestliže máte důležitá témata, jděte je řešit do předsálí!

Kdy to chcete udělat, když rokem 2017 chvála bohu vaše vláda končí? V jakém období chcete plnit sliby, které dáváte občanům, které dáváte novinářům, a přitom jim neříkáte pravdu? Chtěla bych ještě jednou poprosit, a to zejména poslance z hnutí ANO, kteří jednak, jejich ministr vede rezort, o kterém tady hovořím. Myslím si, že pan ministr obrany Stropnický může potvrdit to, že v oblasti obrany nepolitikaříme. Řešíme tady věci, které potřebuje obrana České republiky, které potřebuje naše země, a tak to má být a je to naprosto v pořádku.

Abychom si nedělali ostudu i v rámci mezinárodních závazků. Pokud vám tady navrhuje zástupce opozice a podává ruku v tom, že podpoříme zvýšení rozpočtu v této oblasti, tak mně přijde, že neuvažujete ani trošku racionálně v tom, že byste tuto nabídku měli využít. Protože jak říkám, příští rok je rokem posledním v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny a já bych byla velmi ráda, aby se trend navyšování výdajů na obranu obrátil v čase co možná nejkratším. Víte, tady je samozřejmě i to přiznání pana premiéra, svým způsobem přiznání i pana ministra obrany a dalších ministrů, že se jim nedaří utrácet za akvizice, že se jim nedaří investovat. Hovořil tady o tom i pan prezident.

Jakým způsobem se všechno urychlí. Honili jste nás tady tak, že je zapotřebí ten zákon pomalu přijímat v nějakém zrychleném řízení. Ten zákon platí, jeho efektivita je nulová.